Jediným řešením, jak zabránit příchodu nelegálních migrantů do České republiky a uchovat bezpečnost České republiky, je vystoupení České republiky z Evropské unie ať se to někomu líbí, nebo ne a vlastní migrační a azylová politika, vlastní ochrana státních hranic. Říkáme to, jak to je, říkáme to po pravdě, protože Evropská unie se rovná migrace a migrace rovná se Evropská unie. Za prvé se vrátím tady k poslankyním vládní koalice, aby už tady nemusely stát tak dlouho.

Ano, to je současná ODS, liberální strana, která nemá žádné konzervativní hodnoty, strana, která plně podporuje politiku Bruselu a Evropské unie, strana, která je proti suverenitě a samostatnosti České republiky. Kdyby se takto někdo postavil před lavice SPD, tak ho zdvořile požádáme, aby se šel postavit před lavice jiné politické strany, ale ODS to nevadí.

To už nezasluhuje další komentář.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Přeji hezké poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Ujímám se řízení schůze. Budeme pokračovat přednostními právy.

Prosím, pan předseda Radim Fiala má slovo. Děkuji za slovo.

Takže vážená paní předsedkyně, vaším předsednictvím, vyzývám vás, abyste se vyzvala, abyste odstranila tu vlajku Evropské unie.

Prosím, čiňte to prostřednictvím předsedající nebo předsedajícího. Dobře, děkuji vám, paní předsedající, vaším prostřednictvím, za vaše vysvětlení.

Já jsem si to tady totiž poznamenal a byl bych rád, kdyby to všichni viděli, co to je za vlajku. I když říkáte pouze dámy, všichni víme, jak se ony dvě poslankyně jmenují, tak prosím, oslovujte je jménem a také prostřednictvím předsedající. Vážená paní předsedající, vy se mně asi budete divit, ale, vaším prostřednictvím, mi prosím řekněte já vůbec nevím, jak se ty dámy jmenuji. Takže kdyby... Vaše chování je skutečně nedůstojné této Sněmovny. Tak já vás prosím a slušně žádám, paní předsedající, abyste mně, vaším prostřednictvím, řekla, jak se jmenují dámy kolegyně, abych je mohl vaším prostřednictvím oslovovat.

Odkazuji vás na tento dokument, kde se můžete podívat, jak se ony dvě poslankyně jmenují. Proto, abyste je tedy mohl oslovit, tak je to paní poslankyně Ochodnická a paní poslankyně Jílková. Prosím pěkně, už si to zapamatujte. Já si to napíšu. Ještě jednou mi to, prosím, paní poslankyně... Já vás vyzývám k pořádku. Já opravdu nevím, jak se jmenují, já se omlouvám.

Je to také symbol dluhů, je to symbol dluhové Evropy, symbol přerozdělování a regulace.

To jsem prostě musel říct.